Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Důkladná příprava této komplexní právní úpravy je časově náročná, a tak zákon nebude k dispozici na lednovou volbu prezidenta republiky. Zároveň se však domníváme, že pro volbu prezidenta republiky je nezbytné umožnit alespoň voličům omezeným na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid19 hlasovat. Těchto voličů totiž může být řádově až stonásobně více než těch s jinými infekčními nemocemi, přičemž se již v předchozích letech osvědčily způsoby hlasování, které jejich bezpečnou účast ve volbách umožňují.

Nynější návrh by měl být posledním jednorázovým zákonem přijímaným pro účely voleb v reakci na epidemii covid19. Pro další řádné volby by již měl být k dispozici připravovaný obecný předpis.

Použití zvláštních způsobů hlasování na rozdíl od předchozích let není podmíněno trváním nouzového nebo obdobného stavu.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Podstatné je, že k tomu došlo na základě nějaké širší diskuse, kdy byla svolána na základě nejenom tedy odborné diskuse, ale i té politické kdy pracovala pracovní skupina při Ministerstvu vnitra, ke které byla přizvána i opozice, kde se zvolily jednotlivé způsoby hlasování. Jediný zásadní rozdíl asi opravdu bude ten, že už to budou mít na starosti hasiči, a ne Armáda České republiky. Nad rámec toho, co tady má zpravodaj říkat možná si pak vezmu faktickou poznámku je to trochu smutné čtení, že v rámci komunálních voleb jsme neměli stejnou možnost, jako nám teď předkládá ministerstvo u voleb prezidentských. Nezaznamenal jsem ani to, že by některý z poslaneckých klubů nebo skupina poslanců chtěli tento zákon vetovat.

Takže tolik ze strany mé jako zpravodaje, budu ještě kratší a ještě stručnější než pan ministr. Těším se na rozpravu. Děkuji, pane zpravodaji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych jenom chtěla vystoupit se stanoviskem poslaneckého klubu hnutí ANO. My v žádném případě nebudeme vetovat devadesátku. Podporujeme návrh tohoto zákona, aby bylo možné hlasovat na volebních stanovištích z důvodu onemocnění covidem, ale musíme tady z tohoto místa znovu kriticky říci, že nám velmi vadí, že v tomto roce protože se konaly komunální a senátní volby nebylo možné hlasovat tímto způsobem.